To samé platí o rozpočtové položce Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve stejné rozpočtové kapitole. Případně lze část těchto prostředků převést do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra do položky Výdaje Hasičského záchranného sboru České republiky. Zmíněný požár totiž ukázal mimo jiné i to, že kapacity tohoto sboru jsou z hlediska základních funkcí podceněné a může to znamenat velké riziko. Obdobně si nepochybně zaslouží zvýšení platů naši hasiči, o tom už tady byla řeč. Já si myslím, že jejich povolání je natolik důležité a natolik riskantní, že skutečně jeho společenská váha je vysoká a měla by být podle toho patřičně oceněná. Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím v zahraničí, jejíž objem přes 1,5 miliardy korun navzdory tomu, že Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně konstatoval neúčelnost vynakládání značné části těchto prostředků a žádal o zjednání nápravy, tak to tam pořád je. Takže si myslím, že bychom se na to měli podívat. A teď se dostávám k té nejzajímavější části, kterou je otázka, že zatímco vláda se snaží nějakým způsobem získávat prostředky tím, že nás zadlužuje, po špičkách chodí okolo velmi důležitého rozsáhlého zdroje financí, a to je, jak nám ukázal přístup Polska, to je otázka nezaplacených válečných reparací z Německa.

Náhrada škody, kterou má Polsku zaplatit, činí 6,2 bilionu zlotých, což je zhruba 32 bilionů korun. Tento polský požadavek zároveň ukazuje na abych tak řekl nepochopitelnou zdrženlivost, když to nenazvu zbabělostí, mnoha českých vládních politiků a to se nevztahuje jenom na stávající vládu, prosím pěkně, abych byl férový, protože už jsem s tím přišel i u minulé vlády kteří opakovaně tvrdili, že žádat Německo o úhradu válečných reparací není již právně ani politicky možné.

Z celkové částky, kterou nám přiznala Pařížská reparační smlouva, což bylo 306 miliard korun v tehdejší měně, nám dosud Německo zaplatilo podle mých informací pouze 0,07 %, tedy necelou tisícinu. Podle hodnověrných odhadů a propočtů na základě vývoje hodnoty měny a cen nám tedy Německo dluží ještě nejméně 4 biliony korun, přičemž některé odhady hovoří dokonce až o 15. Hnutí SPD proto podporuje požadavek Polska vůči Německu jako oprávněný.

Děkuji za pozornost. Děkuju také, dobré odpoledne vám přeji. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

Chtěl bych se zmínit z pohledu zdravotnictví, jak to vypadá. Já jsem se domníval, že těch 14 miliard, které byly odebrány ze státního rozpočtu v rámci snížení plateb za státní pojištěnce, bude jakýmsi způsobem reflektováno v tomto novém státním rozpočtu.

V objemu 900 milionů korun je v tomto případě rozpočtová kompenzace připravená nebo plánovaná taky pro Fakultní nemocnici Bulovka.

Za druhé nevíme, jaký bude vývoj války na Ukrajině, a proto neznáme, jaký bude počet nových uprchlíků, kteří se automaticky stávají státními pojištěnci.

Vzhledem k inflaci 17 %, a tím nárůstu výběru zdravotního pojištění je financování zdravotnictví do konce letošního roku zajištěno, protože fondy zdravotních pojišťoven jsou až přeplněny, by se dalo říct.

Schovávat se za válku na Ukrajině a uvádět tento konflikt jako hlavní příčinu současné ekonomické krize je pro naši společnost nejen zavádějící, ale při podrobném rozboru zásadně škodlivé, protože všem musí být zřejmé, že bez zásadní korekce politiky Evropské unie polovina až tři čtvrtiny z nás faktury za plyn a elektřinu příští rok nedokážeme zaplatit. Česká vláda místo toho, aby se zasazovala o diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině, posílá na úkor bezpečnosti občanů další a další zbraně a finanční prostředky.